Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Stanovisko?

Zamítnuto. Stanovisko?

Zamítnuto.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. A tím bychom měli mít vyčerpány všechny, které byly načteny v systému.

Stanovisko?

Výsledek: zamítnuto. Toto byly ty, které byly na ty částky. To znamená, teď bychom měli jít po těch pozměňovacích návrzích, které řeší jiné části zákona, konkrétně podle toho navrženého pořadí v tuto chvíli bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod sněmovním dokumentem číslo...

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto.

Stanovisko?

Zamítnuto. A teď se dostáváme k bloku pozměňovacích návrhů, které řeší termíny vyhlášení. Konkrétně první z nich je pod číslem sněmovního dokumentu 2281. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto.

Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Další máme sněmovní dokument 2334.

Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zamítnuto.